Nyní vystoupí pan poslanec Jan Farský a připraví se pan poslanec Marek Výborný. Tak prosím, máte slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl tady z toho místa poděkovat paní profesorce Válkové za to, že vyslovila podporu pozměňovacímu návrhu, který je pod písmenem J1, a ten dává ten smysl, že pokud tento zákon schválíme, tak budou zastavovány ty marné exekuce, ty, které jsou pět, deset let staré a prostě se stejně z nich nic nevymáhá, jenom všechny zatěžují od zaměstnavatelů přes exekutory až po celou společnost, takže prostě budou zastaveny o tři roky dříve. Chtěl bych poděkovat za to, že paní profesorka tomuto vyslovila podporu, a doufám, že tento návrh tak získá i vaši podporu.

To je rozdíl oproti vládnímu návrhu, který je vlastně motivuje k tomu, aby se na tři roky umístili do šedé zóny, nepracovali, nespláceli žádné dluhy, neodváděli nic svým věřitelům, neplnili svoje povinnosti, a pak by se mohli dostat k tomu, že jim budou nějaké exekuce jako marné zrušeny. Tak já bych chtěl požádat, aby o tyto dva racionální, ekonomicky, sociálně a všestranně výhodné návrhy, abyste jim tu pozornost věnovali, a pokud nejsem dostatečnou autoritou já, tak aby tou autoritou pro vás mohla být paní profesorka Válková, které děkuji za podporu. Nyní vystoupí zatím jako poslední přihlášený pan poslanec Marek Výborný. Tak prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji za debatu, děkuji za všechny názory, které tady zazněly, protože ta debata si myslím, že částečně byla určitě i odborná. Chci říci naprosto jasně, nikdo z nás tady v příštích minutách nebude hlasovat o tom, jestli se dluhy mají platit, nebo nemají platit, to skutečně tak není. Myslím, že všichni se podepíšeme pod to, co říkal ctěný kolega Marek Benda, prostě platí jasná premisa: dluhy se mají platit.

A to je přece cílem všech těch věcí, o kterých tady budeme hlasovat.

Je potřeba vždy hledat vyvážené řešení. A jenom znovu zopakuji to, co jsem říkal ve středu.